Zachování mzdových a platových výměrů v seznamu písemností doručovaných v přísnějším režimu je nicméně nadbytečné a nesystémové.

Při zachování mzdových a platových výměrů ve výčtu písemností by pak docházelo ke dvojkolejnosti doručování zaměstnanci při vzniku pracovního poměru. Taková právní úprava by pro zaměstnance i zaměstnavatele představovala nadbytečnou administrativní zátěž. Nejedná se navíc ani o dokument, jehož poskytnutí zaměstnanci by bylo povinné. Výši odměny lze stejně tak určit vnitřním předpisem, u kterého navíc z navrhované úpravy nevyplývá, zda se na něj přísnější úprava vztahuje, či nikoliv. V případě platových výměrů je pak přísnější režim doručování již zcela nadbytečný, neboť v případě změn v platových tarifech dochází ke změně nároku zaměstnance na výši ohodnocení již z rozhodnutí vlády. Trvat na řádném doručení platového výměru zaměstnanci v tomto přísnějším režimu pak dle nás nedává smysl, neboť okamžik doručení není pro změnu výše odměny zaměstnance rozhodující. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji, paní předsedající, za slovo.

Já budu asi jediná, která tady možná dneska vystoupí kriticky, i když si myslím, že 90 % tady nás, našich kolegů, víme, že jsou tam věci, které by tam neměly být vůbec, eventuálně by se potřebovaly změnit a upravit je pro potřeby České republiky. Chtěla bych tady z tohoto místa poděkovat paní předsedkyni zdravotního výboru, že ač tuto novelu nedostala k projednání, přesto si ji osobně vzala a zdravotní výbor tento tisk a tento materiál projednal, protože si myslím, že zejména pro zdravotníky jsou tam velice důležité pasáže, které ovlivní práci ve zdravotnictví.

Já chápu ten tlak, chápu, že je třeba dát to do pořádku, ovšem dává se to do pořádku na úkor našich občanů, našich zaměstnanců a našich zaměstnavatelů. A věřte mi, že pokud zavolám vedení odborové organizace, která tam taky má svůj díl, svůj střípek v této směrnici, a předseda respektive vedení odborů vám sdělí, že oni mají k tomu milion výtek, ale že existuje gentlemanská dohoda, a že tedy oni do toho nepůjdou, tak je to velice špatně, protože zrovna odborová organizace je ta, která se má zrovna zaměstnanci a pomoci zaměstnancům zabývat.

Ovšem víme dobře, že když se tento zákoník práce uzavře, tak nám bude trvat měsíce, neli půlroky či roky, kdy zase opět vlezeme do zákoníku práce a budeme něco napravovat.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a další do rozpravy je přihlášená paní poslankyně...

Já si dovolím reagovat na předřečnici, paní poslankyni. Tak jednak když se podíváte na to, z jakého data ty obě dvě směrnice jsou, kdy byly transpoziční lhůty, tak se dostáváme do období, kdy ten návrh tady měl ležet už v minulé Sněmovně.

A dovolím si jednu důležitou poznámku.

Takže já prosím, nezlehčovat to.

A já také nemohu souhlasit s tím, že ta transpozice není ve prospěch občanů.

Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně. Přeji dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, vážený pane ministře. Já se velice obávám, že to není ku prospěchu našich občanů, protože novela zákoníku práce, a hlavně dohody o provedení práce se bojím, že velice zkomplikují péči, péči ve zdravotnictví, péči v sociálních službách, ale i třeba řidiče autobusů.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mašek a dále se připraví pan ministr Jurečka. Pane poslanče, prosím.

Postihne to zejména zdravotnictví, sociální služby a řadu dalších oblastí, které jsou dnes postaveny na využívání DPČ a DPP, což se výrazně omezí v tom novém systému, který si teď tady schválíme, a dokonce ve zdravotnictví se obávám, že v některých akutních oborech nebude možné lékařsky třeba obsadit některé služby.